Úředníci tento zákon připravovali, dali ho, snažili se ho dát, do řádného připomínkového řízení. Byl tam tři hodiny... Ale říkám, byl tam pouze tři hodiny a po třech hodinách tento zákon byl stažen, protože právě neměl tu studii dopadů, kterou potřeboval mít k tomu, aby tím řádným procesem mohl projít. Ale taky jsem chtěla vědět stanovisko Ministerstva vnitra, proč to nedotáhlo do konce, proč to neudělalo řádným legislativním procesem, proč to muselo jít pozměňujícím, respektive novelou zákona, kterou tady předložili poslanci. Bohužel, ani jedna odpověď. A jediné, čeho jsme se dočkali, tak válcovačky, která zřejmě nastane i teď. Děkuji za pozornost. Děkuji. S přednostním právem paní zpravodajka, poté z místa přihlášený pan poslanec Nacher. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Já děkuji paní poslankyni Peštové, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že vlastně doplnila to, co jsem uváděla ve svém projevu, a týká se to toho, proč jsem se na hospodářském výboru ptala, jaký má vliv připravovaná novela služebního zákona na úřady, které tam byly přítomny. Víte, proč jsem se na to ptala? Protože právě jeden ředitel zeměměřického úřadu mě upozornil na to, že se to týká i jeho a že prostě ti lidi tam nebudou chtít do těch výběrových řízení chodit, že on prostě ty odborníky nemá.

Dokonce na úřadu pro Já se velmi omlouvám, že vás přerušuji. Kolegyně, kolegové, prosím o ztišení. pro kontrolu jaderné bezpečnosti, víte, že tam klesly peníze na platy během dvou let? A za to máme brát ty odborníky a ještě je tam soutěžit? Předpokládám, že to není jediný úřad, který má s tímto problém. Opravdu jste zapomněli na to, že se nejedná pouze o pár ministerstev, ale opravdu o mnoho úřadů. Ale poprosím, ne za mě, ale za ty úřady a za ty lidi, kteří tam pracují, za ty odborníky, předpokládám skutečné odborníky, dokonce i s vysokou školou, zda by nebylo vhodné v připravované novele, kterou avizoval zástupce navrhovatele, že se bude příští rok připravovat ještě jedna novela služebního zákona, zda byste nezapřemýšleli o tom, jak se vypořádat s tím, že opravdu jste chtěli přesoutěžit nejenom na ministerstvech, ale i na těchto dalších úřadech. Tam jsem se ještě dočetla úřad, který vyšetřuje letecké nehody to nevím, jestli je důležité tam soutěžit co pět let. Buď to umím spočítat, nebo neumím spočítat. A jsou to opravdu odborné úřady. Zkuste to ještě zvážit. Tak jako zástupce navrhovatele, pan poslanec Marek Benda, přislíbil, že v té další novele se bude zabývat také tím, že se změní zákon o úřednících samosprávných celků tak, aby nebyl v některých nárocích přísnější při výběrových řízení než zákon o státní službě. Já jenom doufám, že toto nezůstane pouze u slov, a budu se těšit, až toto bude realizováno. Prosím, zkuste to ještě zvážit. Já vím, že to nepůjde dnes, ale při další novele. A děkuji vám za ty lidi, kterých se to týká. Já děkuji, paní poslankyně.

Upřímně pro mě úsloví politický náměstek není sprosté slovo.

Ale to, co já tady zažívám a teď se obracím na kolegy Piráty, které tady vidím, jednu poslankyni, vítám vás, tak mně vadí oni kandidovali, oni šli do politiky s tím, že politický náměstek je sprosté slovo, že je třeba všechno odpolitizovat. A najednou jsou političtí náměstci v pohodě.

A všude je to jinak. V Praze jste říkali, že na všechno budete dělat výběrová řízení představenstvo, dozorčí rady a podobně.

A pokud jde o tu celostátní úroveň, tak jste kandidovali s tím, že politický náměstek je sprosté slovo, že to odpolitizujete. Já se s vámi vsadím, že máte víc náměstků, než kolik máte poslanců. No a tím bych asi tak mohl skončit, protože mě by docela zajímala ta odpověď. Prostě buď ty principiální postoje hájím, ať jsem v koalici, nebo v opozici, anebo je vždycky měním podle toho, kde v té chvíli sedím nebo na jaké straně stojím. Já bych teď tady chtěl vidět bojovníky té Pirátské strany, jak bojují proti těm politickým náměstkům. Ale já je tady samozřejmě neuvidím, protože oni sami na těch ministerstvech jsou. A znovu připomínám, aby to nezapadlo. To nejsou odborníci, ti piráti na těch ministerstvech.

Jak říkám, znovu to ukončuju, pro mě to sprosté slovo nebylo, není ani teď, v tom se třeba liším od některých svých kolegů, ale vadí mi, vadí mi ta změna názorů.

Já si cením celé řady všech kolegů napříč pro jejich odbornost. To přece neznamená, že člověk ztratí tu odbornost. Ale tenkrát jsme se bavili na této úrovni, že vlastně politik ztrácí to, že je expert v nějakém oboru a že vlastně vůbec v těch některých pozicích by neměl být. Takže dámy a pánové, mně tam vadí tento moment, tahleta disproporce, tato změna názorů a tento dvojí metr. Děkuji za pozornost.

Prosím. Když jsme tady projednávali služební zákon, prošel třetím čtením, dneska tady máme veto. Já už jsem o tom hovořila.